Nyní tedy dám hlasovat o návrhu o tom, že Poslanecká sněmovna bude dnes jednat i po 19. a 21. hodině o zákonech, případně o mezinárodních smlouvách tak, jak je program schůze. To je návrh, který byl přednesen.

Kdo je proti? Děkuji vám. Druhý procedurální návrh nemůže být hlasován, protože jsem vnímal, i když mimo pult řečníků, námitku dvou poslaneckých klubů. Pane předsedo, máte slovo. Myslím, že jste všichni jasně viděli, jak jsem hlasoval, jaký jsem měl názor.

Všichni jste to viděli, jak jsem hlasoval, díky tomu, že jsem stál zrovna za řečništěm v okamžiku hlasování. Děkuji. Pane předsedo, já jsem vás viděl, že se hlásíte s přednostním právem, ale měl jsem samozřejmě přihlášené už ostatní s přednostním právem. Ale než ho zahájím, odhlásím vás všechny a požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Námitka, pokud nikdo nebude namítat, tak jak byla čtena, byla proti oběma hlasováním, tedy přijali jsme ji jedním hlasováním. Namítá někdo něco proti postupu předsedajícího? Není tomu tak.

A bude to nejdříve námitka proti hlasování o návrhu usnesení pana poslance Zbyňka Stanjury tak, jak jste ho měli. Chcete, abych opakoval ten návrh? Není tomu tak, můžeme tedy hlasovat. Zahájil jsem ho a ptám se, kdo je pro ten návrh, který předložil pan předseda Zbyněk Stanjura. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu, který předložil pan poslanec Marek Ženíšek, a to v hlasování pořadové číslo 128, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Dovolte mi, abychom pokračovali, a to přerušeným bodem... Omlouvám se, pan předseda klubu TOP 09 ještě před zahájením dalšího bodu. Prosím, pane předsedo, máte slovo ke svému vystoupení.

A domnívám se, že večerní hodiny jsou k tomu zvláště vhodné. Takže děkuji za tuto příležitost. To za prvé.

My jsme tady sdělili naši pozici a za tou pozicí si prosím pěkně stojíme. My jsme opravdu přesvědčeni o tom, že s čestnou výjimkou komunistů, kterým přiznávám, že jsou zcela konzistentní, a to ne po celou dobu tohoto bodu a této schůze, ale již tak posledních 70 let, s touto čestnou výjimkou komunistů, kteří jsou zcela konzistentní, ti, kteří hlasovali proti usnesení, proti návrhu usnesení pana poslance Stanjury a pana poslance Ženíška, hlasovali jako kryptokomunisté, a jejich hlasování je hanbou pro Českou republiku. My se to domníváme a respektuji, že vy si, pane předsedo, možná myslíte něco jiného. Ale dovolte nám sdělit tuto pozici.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k odhlášení při hlasování a paní poslankyně Langšádlová a pan poslanec Gazdík nebyli na svých místech, tak tam logicky mají křížek. To nic nemění na tom, že jejich postoj je stejný jako postoj klubu TOP 09, včetně těch omluvených v zahraničí.

Třetí zase: podporujeme závazky, v druhém vlastně se také mluví víceméně o závazcích, tak jsem pokládal za zbytečné hlasovat třikrát pro to, že podporuji plnění všech závazků, tudíž jsem se u těch dvou dalších hlasování zdržel.

Já ale chápu, že v této sněmovně má každý právo předložit svůj návrh, nikomu v tom nebráním, nikoho za to nekritizuji, jenom aby tady byla ještě jiná interpretace než ty, které tady zaznívají. Z mého pohledu je naprosto jednoznačná.